Připraví se pan kolega Koten. Dobré dopoledne vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážení členové vlády.

My jsme navrhovali podobný bod, ale jsme rádi, že i tento bod nakonec prošel, tím, že tady nad ním jednáme.

Chtěl bych říct, že co se týká té pomoci policie, tak samozřejmě je ta pomoc symbolická, protože řekněme si na rovinu, že dvacet policistů, kteří tam budou ve směnách, někdo z nich bude odpočívat, někdo z nich bude nemocen, tak je to v podstatě pět policistů na jednu směnu, takže je to opravdu minimální počet, který jsme vůbec schopni vyčlenit.

Co se týká armády, tak samozřejmě Řecko má jednu z největších armád, co se týká armád v Evropě vůbec. A opravdu to ani svým způsobem nejde, ale k tomu se ještě dostanu, určité výjimky by tam byly.

Takže to bych tady chtěl také zmínit.

Chtěl bych jenom říci, že i co se týká třeba diplomacie, že by slovo vlády mohlo být silnější. To znamená, že možná si mohl ministr, nebo by si měl ministr zahraničí povolat tureckého velvyslance, aby vysvětlil, jaké jsou účely těch tureckých akcí v Sýrii. Možná bychom také mohli zvážit, jestli neodvoláme našeho velvyslance z Turecka, ale to je jen námět, který uvidíme, jakým způsobem bude načten ten návrh usnesení. My k němu budeme mít možná ještě nějaké připomínky a budeme ho chtít modifikovat. Takže jen bych chtěl říct, že pro nás je klíčové, pro SPD, aby byla obrana a ochrana schengenského prostoru zajištěna, a myslím si, že ta pomoc Řecku je potřeba zásadní, co se týká technické a politické, a proto my jsme pro to, aby i při tom, že bude modifikován ten návrh toho usnesení, tak jsme připraveni za Poslanecký klub SPD toto usnesení podpořit. Děkuji panu kolegu Víchovi.

Pokud chcete kompletní seznam, tak jsem schopen vám ho poslat.

Děkuji pane předsedající.

Dovolte mi jenom, abych to opravil.

Klidně se můžete přihlásit ještě jednou. Mám tam ještě faktickou poznámku kolegy Klause, ale toho tady nevidím, ač jsem ho viděl v sále.